Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Tak pan poslanec Foldyna k hlasování. Prosím. Omlouvám se, stává se mi to poprvé za ty roky. Omlouvám se moc. Dobře, to je námitka proti hlasování, o které budeme opět hlasovat. Zahajuji hlasování o námitce. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti námitce?

Námitku jsme tedy opět přijali, budeme opět opakovat hlasování o návrhu A.

Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu A. Počet přihlášených se nám již ustálil. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh byl přijat.

Prosím stanovisko ministerstva. Děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Stanovisko rozpočtového výboru je doporučující. Stanovisko ministerstva? Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Děkuji. Děkuji.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Další návrh je písmeno J11, pan poslanec Stanjura, zahájení daňové kontroly. Děkuji. Stanovisko ministerstva? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Stanovisko rozpočtového výboru nedoporučuje. Ministerstvo? Děkuji. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Týká se to přidělování DIČ nezávisle na rodném čísle daňového subjektu. Chci upozornit, že pokud bude přijat tento pozměňovací návrh, tak již nebudeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem J. Stanovisko rozpočtového výboru nedoporučuje. Ministerstvo? Děkuji. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Protože byl tento návrh zamítnut, budeme teď hlasovat o pozměňovacím návrhu J6.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko výboru nedoporučuje.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.